A druhá protiústavnost je ve způsobu tohoto projednávání. Vláda si nemůže svévolně vyhlašovat legislativní stav nouze, pokud pro něj nebyly naplněny podmínky. Obchází tím legislativní proces a nepřípustně krátí práva opozice.

Koalice v tom prostě zůstává sama.

Opakuji to tady znova jsme na to připraveni. A ještě musím vzpomenout jednu věc. To, že tu jednáme a budeme jednat druhou noc, a možná i některé další noci, to je pouze zodpovědností koalice.

Volby do mediálních rad opozice zablokovala úplně, obvyklé byly desetihodinové pauzy pěti opozičních klubů.

Vždy jsme ale respektovali, že jednací den má začátek a konec. To současná koalice respektovat nechce, protože jí nezáleží na tom, že opětně je tady porušován zákoník práce vůči zaměstnancům.

Děkuji vám.

Prosím, máte slovo.

No není, pan premiér není populista.